Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, já si dovolím udělat jednu poznámku a potom tři takové části toho svého vystoupení.

Já si myslím, že bychom si neměli plést ani politologické, natož státoprávní pojmy. Tolik tedy poznámka. Druhá, nebo první taková větší část toho mého vystoupení se týká toho, nakolik jsme na jedné lodi. Já jsem podrobně poslouchal některá vystoupení. Některá vystoupení jsem si dovedl domyslet podle toho, kdo je přednášel.

Prostě to není možné. Buď jsme konzistentní ve svých názorech, a musíme tedy nějakým způsobem vidět, že to, co říkáme, bude mít nějaký reálný dopad a musí se to určitým způsobem také odrazit na konkrétním ekonomickém životě státu. Mluvíme tady o tom, že jsme na jedné lodi. Přitom s klidným svědomím někteří vystupující z pravé části politického spektra a já jsem rád, že státní rozpočet ukázal, že levopravé dělení politického spektra je správné a že se nepřežilo.

Ale nemůžeme se pokoušet ze státního rozpočtu okrádat centrum, stát, ve prospěch jedné té části a říkat, že jinak to nejde. Protože každý ten krok, například snížení daní nebo snížení odvodů, to, co říkal prezident republiky, se samozřejmě promítne do toho, nakolik v tom rozpočtovém určení daní to dopadne do rozpočtu obcí a krajů. Prosím, pokud chcete konzistentně vystupovat, vždycky si uvědomme, každý z nás, že ta slova poslouchají lidé, kteří rozumí tomu státnímu rozpočtu. Jestli se na to někdo dívá, tak samozřejmě ta vaše vystoupení nemůže vzít za bernou minci. Nemůže.

A já trvám na tom, že pokud chceme mluvit o jedné lodi, tak samozřejmě musíme vidět ten dopad, který znamená, že stát má buď menší možnosti, nebo mu zůstávají ty možnosti, a že musí komunikovat jak s občanem, tím primárně, tak samozřejmě s těmi svými součástmi, jako je obec a krajská samospráva. A jestliže chceme tady mluvit o některých věcech, které se týkají kompenzací, tak si uvědomme, že tím pádem ztrácíme i my možnosti, které dává státní rozpočet v tom nebo onom. A já potom taková vystoupení nemohu brát vážně, nemohu potom podpořit takové konkrétní pozměňovací návrhy, ať už jde o zákon o státním rozpočtu, nebo o daňové zákony, nebo o zákony, které tady předkládáme v rámci stavu nouze. A teď k tomu našemu přístupu také spíše politicky, protože odborná vystoupení naši poslanci a poslankyně už řekli. My jsme vycházeli z toho, že tentokrát by měla být vyšší rezerva vlády, a hledali jsme tam, kde je to možné hledat.

My navrhujeme minimálně o 10 mld. právě tím, že snižujeme rozpočet Ministerstva obrany.

Není to pravda, je to nesmysl. A ten, kdo to říká, vědomě lže. A jestli někomu jde tady o to, abychom utratili peníze českých daňových poplatníků v zahraničí, tak ať to řekne rovnou, ať se nevymlouvá.

Není to pravda.

To znamená platba za státní pojištěnce.

To si myslím, že byl správný krok, a při jednání to nebyl žádný komplikovaný problém. Naopak našli jsme při jednání s vládou pochopení a je to součást návrhů státního rozpočtu.